Děkuji, pane ministře. Otevírám rozpravu.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, účelem této novely vodního zákona, který právě projednáváme ve třetím čtení, je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod. Hlavním principem této novely je příprava plánů na období sucha a stavu nedostatku vody.

Změny by se měly podle úředníků týkat především podniků. Zákon také definuje, co je sucho a co je stav nedostatku vody.

Stavem nedostatku vody se bude rozumět dočasný stav s možným dopadem na základní lidské potřeby, hospodářskou činnost a životní prostředí.

Nyní je na řadě pan poslanec Jaroslav Holík. Prosím, máte slovo.

Pokud vodu zničíme, tak život na planetě Zemi zanikne.

Tedy veškeré peníze získané z prodeje musí být vráceny do ochrany a čistoty vodních zdrojů, a ne aby skončily na účtech překupníků. Dámy a pánové, jak jsem řekl, voda je strategická surovina a její distribuce by se měla vrátit do rukou státu. Proč by měl Čech platit za českou vodu zahraničním distributorům? Kdo budete mít zájem, můžu vám ukázat tabulku, kolik peněz za českou vodu uniká do zahraničí. Řeknu vám, není to radostné čtení.

Děkuji panu poslanci Holíkovi.